Takové kategorie nemají původ v právní ani společenské realitě. Druhé rozhodnutí Ústavního soudu, které tady chci zmínit a snažím se jít od obecnějších věcí, ale souvisejících s dnes projednávanou materií, je to, že v českém právním řádu neexistuje žádné základní právo na sňatek, neexistuje žádné základní právo na osvojení dětí.

Opět přesně odcituji slova Ústavního soudu tak, aby to nebylo jakkoli modifikováno mnou samotným.